Vážené dámy a pánové, v jakékoli debatě o imigrační krizi nezapomínejme, kdo krizi způsobil. Byla to šílená proimigrační politika Bruselu a jednotlivých západních zemí v čele s Německem. Jediné, co Evropská unie dokázala, je, že problém, který vedoucí evropské země způsobily, se snaží pouze přerozdělit i na ty, kteří problém nezpůsobily.

Dost nehorázné je také pokrytectví pana premiéra Sobotky a celé vlády, který se sice bojí otevřeně říct, že i do naší země chce vpustit nelegální migranty, ale fakticky jeho lidé v Bruselu dělají vše pro to, aby se jich maximum mohlo usadit i v naší zemi. Již třikrát jste vy, vládo, našemu hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD zamítli návrh na referendum občanů České republiky o vystoupení z Evropské unie, aby sami občané mohli rozhodnout o své budoucnosti v naší zemi. Již dva roky veřejně bagatelizujete hrozící problém nelegálních imigrantů a dehonestujete a pomlouváte ty, kteří na tento problém již dlouho upozorňovali, jako jsem byl já.

Vážení páni kolegové, já tady eviduji faktické poznámky včetně elektronických přihlášek.

Chápu, že chcete reagovat. Ale skutečnost je taková, že jestliže to budete tímto způsobem dělat, bude vás muset každý předsedající, nejen já, přerušit, vzít vám slovo a dát pořadí těm, kteří třeba s přednostním právem na to čekají už déle než tři čtvrtě hodiny. Nyní pan kolega Lank.

Z médií se neustále dozvídáme o stovkách a stovkách imigrantů, o přeplněnosti všech záchytných a pobytových středisek pro uprchlíky, ale pramálo se dozvídáme až na čestné výjimky o počtu zadržených převaděčů. Přitom oni jsou těmi kolečky v soukolí, oni jsou hybnou silou v tomto novodobém stěhování národů, na kterém neuvěřitelně bohatnou, a podle všeho připravují statisíce rodin o životní úspory.

Všichni se tu, předpokládám, shodneme na tom, jak je v této migrační krizi důležitá prevence.

Já se ptám:

To jsou faktické poznámky, které jsou před námi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

To, že napadá vládu, chápu. Na druhé straně prosím další, kteří vystoupili po něm: Přestaňme se, lidé, prosím vás, nálepkovat. A přece nejsme stádo, každý tu věc vidí jinak a ne vždycky hlasuje, jak strana ukládá. My tady projednáváme poměrně vážné téma. Ty lidi, kteří nás sem zvolili, a máme dojít k jistému závěru. Ano, slyšel jsem z opozice návrh na usnesení.

Já si nemůžu na ministra Chovance stěžovat. Zvládá svoji úlohu z mého pohledu tak, jak má. Ale vláda též není stádo a každý z nich se chová jinak. Dámy a pánové, prosím vás, je to téma vážné.

Děkuji. Pan kolega Jandák s faktickou poznámkou. Já jsem tady na začátku této schůze navrhoval, abychom vlastně premiéra a naši delegaci do Bruselu s něčím poslali, abychom je poslali s nějakým usnesením, neb vláda se zodpovídá Parlamentu, aby jeli s tím, že Parlament se usnáší tím, že vláda nepřijme systém kvót. To se nestalo.

A co se stane? To usnesení měl mít v ruce premiér, který tam jel!

Děkuji, pane předsedající.

Mám pocit, že skoro celý racionální svět si láme hlavu, jak situaci vyřešit. Je to situace, na kterou jsme nebyli natrénováni, připraveni z těch či oněch důvodů, ten či onen něco vážného zanedbal.

Já jsem netušil, kolik je tady geniálních mozků, pár se jich tady nepochybně najde, kteří prostě tak nějak vědí. Já jim opravdu závidím.

A tady zazněly vážné a relevantní připomínky. Anebo tady pojďme hulákat jako tribunové lidu, ale to druhé nás nikam neposune. A nyní pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Nevidím ho, tak pan kolega Benešík. Pojďte, máte faktickou poznámku. Ještě další dvě. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se nestačím divit. Já jsem v této Sněmovně necelé dva roky. Jsou tady pánové, kteří vystoupili přede mnou, pánové kolegové, kteří jsou tady možná patnáct, dvacet let, a oni zřejmě netuší, že existuje nějaký výbor pro evropské záležitosti, který předtím, než premiér odjede na Evropskou radu, projednává jeho mandát a ten mandát připomínkuje. Tento výbor z jednacího řádu zastupuje celou Sněmovnu! To znamená premiér odjel na Evropskou radu s námi, se Sněmovnou připomínkovaným mandátem jako vždy! Dámy a pánové, podívejte se na strukturu Sněmovny. Pan premiér tam chodí a má od nás mandát! Má ho od nás schválený a připomínkovaný. Prosím, přijďte se tam podívat, sledujte internet.